Jsem rád, že tohle si vláda uvědomuje, a právě k těmto úsporám nějakým způsobem motivuje, protože je to věc naprosto zásadní.

Takže já si myslím, že tohle je téma, které bychom tady měli více zdůraznit, více nasvítit a více ho i podpořit.

Jsem o tom přesvědčen.

Děkuji vám. Nyní opětovně s faktickou poznámkou paní poslankyně Peštová. Připraví se pan poslanec Foldyna. Musím zareagovat na pana poslance Kučeru.

Takže já si myslím, že to bylo zbytečné, to za prvé.

Já si tedy dovolím poznámku k tomu, co tady pan kolega říkal.

Jinak je to pohádka tisíce a jedné noci. Děkuji moc, pane předsedající. Opoziční okénko... Já bych rád, aby tady vystupovali i koaliční poslanci, aby nám také řekli svůj názor na projednávání tohoto zákona, na to, jak to bylo rychlé, nebo naopak, jak to bylo pomalé.

Podporu navrhují samozřejmě ministři, my navrhujeme jako opozice různé varianty.

To je jenom nabídka, na kterou musíte nějak reagovat. V tuto chvíli na ni reagujete tak, že jste před pár hodinami tady dali velikánskou materii energetického zákona s pěti pozměňovacími návrhy, kterou si žádný z těchto poslanců, kteří tady sedí, nemohl nastudovat.